A ekonomicky taky. Přinese to několik set milionů. Řeknete těm lidem, že z této země, i díky vládám ANO, i díky vládám ČSSD, i díky vládám předchozím, odchází každý rok 330 až 370 miliard korun na daňových výjimkách pro velké korporace? To by něco v té republice změnilo.

Za čtyři roky nepadl žádný návrh, nic se v tom neudělalo a to je dalších 300 miliard korun, které kdyby byly ty korporáty motivovány reinvestovat je v rámci České republiky, by zásadním způsobem změnily kvalitu života občanů v České republice. Já si myslím, že by bylo lepší nevytvořit superúřad možná s 20 000 nebo kolika tisíci zaměstnanci, mnohamiliardový, a měli bychom peníze zase na to, aby ta Česká republika se nemusela tak zadlužovat, aby nemusela být v roce 2030 možná zadlužena několika biliony korun.

A pak si je taky vytisknu, ty peníze, taky vám je pošlu.

To byl poslední přihlášený do rozpravy. Ptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy?

Máte slovo. Já bych chtěl jenom připomenout tu historii, protože tady pan Okamura řekl něco úplně jiného, než podle mě byla realita.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Jen velice stručně reakce na paní Schillerovou.

Takže já vám přečtu pořadí faktických poznámek. Takže máte, pane poslanče, slovo k faktické poznámce. Budu velmi stručný, pane předsedající.

Máte slovo. Hezký den. A to je obrovský úspěch.